Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Pane zpravodaji, můžeme začít. Legislativně technické úpravy nejsou, nebo mi to alespoň není známo. Děkuji za slovo.